Děkuji, vážený pane předsedající.

Ing. Jaroslava Selnera na udělení státního vyznamenání, Řádu bílého lva in memoriam, prezidentem České republiky. Já vám rozumím. Chtěl bych, abychom mohli případné debaty přesunout na tu přestávku, o kterou požádal klub hnutí ANO.

i předsedové klubů vedou debaty jistě důležité pro jednání Sněmovny, ale... Jaroslavu Selnerovi bych vás, kolegyně a kolegové, požádal, abyste věnovali pozornost mému krátkému vystoupení, protože vás chci seznámit krátce s jeho životopisem.

Po okupaci okleštěného Československa se zapojil do obrany národa.

Aktivně se zapojil do extrémně těžkých bojů na Dukle.

Vynikajícím způsobem se osvědčil na mnoha velitelských funkcích. Obdivuhodné.

Skutečné rehabilitace se však nedočkal.

To mě vedlo k tomu osvojit si občanský návrh primátora Kladna a také starosty Brandýsa nad Labem na udělení Děkuji vám. Děkuji. Kdo dál do obecné rozpravy? Vážené dámy, vážení pánové, rozhodl jsem se, že každý rok budu nominovat dvě osoby, které prací i ve volném čase, často bez nároku na odměnu, pomáhají pro ostatní ověřovat pravdivost informací.

Lidé, kteří pomáhají pomocí zdrojů vyvracet lži, si jistě ocenění zaslouží. Nechceme přeci, aby nám tu lidé podléhali manipulaci a chodili například kácet stromy na koleje. Snad si alespoň část obyvatel uvědomí, že je nutné informace ověřovat a nevěřit všemu, kde někdo útočí na nějakou osobu nebo skupinu osob.

Medaili vyšších stupňů nebo vyššího řádu mohou nominovaní obdržet třeba až za celoživotní přínos později. Děkuji za pozornost. Děkuji. Pan Stanislav Berkovec.

Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně poslankyně, vážení kolegové poslanci, přeji vám hezký den. Dovolte, abych před vás předstoupil s návrhem, který už podávám počtvrté. A budu ho podávat dál, pokud nebude úspěšný.

Dovolte několik faktů o něm.

Udělení vyznamenání by potvrdilo, že si je náš stát vědomý svých tehdejších pochybení a že ani po letech nezapomíná na sportovce, kteří vzorně reprezentovali svoji zemi na mezinárodním poli, ale politika je nenávratně poškodila.

Sportovní aktivní kariéra netrvá věčně a sportovec má jen několik let, aby předvedl své špičkové výkony. A tak jako si Česká republika připomíná jedinečnost podobných špičkových osobností, měla by se umět postavit čelem i k tomuto sportovci světového formátu.